Z pověření vlády přednese předložený návrh ministr zemědělství, je to tak, pane ministře? Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, mimo plán legislativních prací vlády zpracovalo Ministerstvo životního prostředí návrh zákona, kterým se mění zákon o právu na informace o životním prostředí. Hlavním cílem návrhu je uvést vnitrostátní právní úpravu do souladu s evropskou legislativou, konkrétně s nařízením Evropského parlamentu a Rady, jehož podstatou je sjednocení reportingových povinností, které jsou prováděny s využitím prostorových dat a s prováděním rozhodnutí EU, kterým se provádí směrnice INSPIRE. Gestorem za implementaci směrnice v České republice je Ministerstvo životního prostředí, které při implementaci spolupracuje s řadou subjektů. Novela zavádí pojem národní datová sada, kterou se rozumí datová sada, kterou naplňuje jedno z témat INSPIRE. Seznam témat prostorových dat se nově přesouvá z prováděcího právního předpisu do přílohy zákona. Národní datová sada je tvořena daty jednoho nebo více povinných subjektů. Data jednoho povinného subjektu jsou například katastrální mapa, jejímž zdrojem za Českou republiku je Český úřad zeměměřický a katastrální. Data více povinných subjektů jsou typicky územní plány tvořené na lokální úrovni velkým množstvím obcí a koordinované na úrovni národní je to Ministerstvem pro místní rozvoj. Zpřístupnění národní datové sady na Geoportálu v informačním systému spravovaném Ministerstvem životního prostředí zajišťuje koordinátor tématu prostorových dat.

Ministerstvo životního prostředí souhlasí se všemi pozměňovacími návrhy schválenými výborem pro životní prostředí. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro životní prostředí, poslankyně Klára Kocmanová, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.